Bez stanoviska. Pan navrhovatel? Já jsem to říkal už v obecné rozpravě. To znamená, že návrh usnesení jste obdrželi, byl zde načten. A já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti?

Návrh usnesení byl přijat. A já končím projednávání tohoto bodu. Kolegové, ještě vás prosím o posečkání. Prosím, pane ministře, máte slovo. Já budu velmi stručný.

Děkuji, pane ministře.